Dozvěděli jsme se o právech kuřáků si svobodně vykouřit své cigarety.

A těch kuřáků je 30 %, nebo třetina, a zcela reálně ohrožují dvě třetiny lidí. Kde to právo mají? Podle mě nemají. Pan poslanec Kučera jako poslední s faktickou poznámkou a budeme snad pokračovat diskusí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych jenom krátce chtěl zareagovat na svého předřečníka pana poslance Zavadila, který už tady bohužel není.

Nicméně chtěl bych říct jednu věc. To jsou přece ty kroky, které nám umožní aktivně bojovat proti kouření. My dnes schvalujeme jednu zásadní věc a ta se jmenuje zákaz provozování restaurací, zákaz provozování kuřáckých restaurací. To tady dneska schvalujeme. To nemá se zákazem kouření vůbec nic společného. Nazývejme věci pravými jmény.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdysi před rokem za mnou byla delegace lidí, kteří pracují v pohostinství. A těch lidí, nekuřáků, kteří pracují v pohostinství, je asi 20 tisíc v republice. A oni říkali: Prosím vás, udělejte s tím něco.

Děkuji. Nyní pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Asi málokdo z vás by počítal s tím, že dneska nevystoupím.

Většina odborných dat byla již řečena, další si najdete na internetu. Další probereme doufám, že projde tento návrh do výborů, takže probereme ve výboru. Předně k těm, kteří říkají, že diskuse je dlouhá.

Jenom aby neměl obavy, že třeba mu to někdo zakáže.

Vím, že ta záležitost v České republice nebude úplně jednoduchá.

Že bychom nebyli tak kulturní, že bychom nepochopili dopad kouření na zdraví?

Ano, je to pravda.

Že to poškozuje zdraví!

Byly tady zmiňovány elektronické cigarety a tady bych na pana předsedu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího, já bych mu chtěl říci, že samozřejmě se dají najít studie, které ukazují, že elektronické cigarety nejsou škodlivé. A to nejsou ani studie, to jsou taková jenom pochybná nějaká rčení. Ale na druhé straně se dají najít i studie, které prokazují, že elektronické cigarety jsou škodlivé. A proč to je.